My máme 110. nejvyšší daně na světě, 116. nejsložitější vládní regulace a je zřejmé, že pokud nepřijde nějaká pobídka, kdo by sem přišel do takového prostředí podnikat. Takže my musíme vybrat od našich malých podnikatelů daně. My těch 500 milionů nejdříve musíme od někoho sebrat, od našich malých domácích podnikatelů, abychom to mohli dát bohaté zahraniční firmě, aby sem vůbec šla podnikat. Proč by sem šla podnikat? My chceme daňové prostředí zjednodušovat, daně snižovat, tak aby sem zahraniční investoři přicházeli bez toho, že bychom jim zahraniční pobídky mohli dávat. Aniž bychom nejdřív museli složitě a velmi vysokými daněmi ty peníze brát u malých a středních podnikatelů, od kterých chceme, aby vyrostli jednou v takové firmy, jako je BMW. Ale pokud je budeme zdaňovat a přesouvat to rovnou k těmto bohatým firmám, nikdy z nich velké mezinárodní úspěšné korporace neuděláme. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová s faktickou poznámkou. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Také děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Pavel Blažek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

A to potom chápu.

Ale byla to zase mediální vlna.

Co udělali tenkrát, pane poslanče Zaorálku prostřednictvím předsedajícího, ministři a poslanci KDUČSL? Grosse tenkrát podrželi komunisté, takže to nebylo úspěšné, ale přesto hlasovali pro nedůvěru vládě a byli ochotni pokračovat na koaličním půdorysu jenom tehdy, když se vymění premiér. Což nakonec sociální demokracie musela udělat.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Zaorálkovi. Já k vám mám velký respekt, nebo možná jsem měl velký respekt coby odborníkovi na zahraniční politiku. Pravda, po vašich výrocích k našim zahraničním misím to je trošku zpochybněno, ten můj respekt. Nicméně domnívám se, že moc dobře víte, jaký je náš ústavní systém. Do Poslanecké sněmovny je poměrný volební systém, tzn. sem nekandidoval Andrej Babiš. A váš výrok o tom, že tady nerespektujeme výsledky voleb, se opravdu nezakládá na pravdě! Samozřejmě, že od začátku říkáme, že respektujeme vítěze, tím je hnutí ANO. Nicméně váš výrok tady dělá ze 77 poslanců hnutí ANO němé stádo. A já nechci být jejich advokátem, ale z mého pohledu to opravdu není němé stádo, které by táhlo za svým bačou, který sedí za mnou. Tak to opravdu není. Čili hovořit o tom, že někdo nerespektuje výsledky voleb, neodpovídá ústavnímu systému České republiky.

Pardon, omlouvám se, pane kolego, omlouvám se. Vím, že je tady přednostní právo předsedy klubu Pirátů pana poslance Michálka. Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří z vás si možná pamatují, že když jsem tady vystupoval naposledy, když se projednávala důvěra vlády, tak jsem tady upozornil na to, jakým způsobem pan premiér využívá svoje média. Dneska bych rád ukázal, proč jsme proti této vládě.

Když se podíváme na noviny, které vydává, dokonce mají stejnou barvu, Mladá fronta DNES, tak tisknou jako Rudé právo. Když se podíváme na to, jakým způsobem se plní programové prohlášení vlády, tak to vypadá, jako když se plnil plán během komunistického režimu a předstíralo se, že se plní na 120 %. Jak se vláda sama vychvaluje, že se všechno daří. Nyní bych to rozebral podrobněji. Myslím si, že k tomu plánu je potřeba se zaměřit na ty nejzásadnější věci, které naše občany pálí. Podle průzkumu veřejného mínění jsou to otázky nadměrné byrokracie, korupce, stavu silnic a nájmů a cen bydlení. Shodou okolností jsou to záležitosti, ve kterých ANO nevládne jeden rok, ale už tam má svoje ministry pět let. Bohužel, když se podíváme na výsledky vlády, a já jsem si je velmi pozorně přečetl, je to tato 50stránková prezentace, tak celá řada těch tzv. výsledků jsou nedodělky, případně je to pouhé přerozdělování peněz ve stylu, že se zvýšily důchody, zvýšila se minimální mzda no tak to by přece snad měla být samozřejmost, že když roste ekonomika, tak se zvyšují důchody a minimální mzda. Ale tato země potřebuje kroky, které je potřeba odpracovat. A to se tady právě neděje. A to je ten důvod, proč zaostáváme, a stejně jako za komunismu ta země ekonomicky i morálně zaostávala, tak teď to bude pokračovat tak, jak to je za vlády Andreje Babiše.